Vidím, že přicházejí. Pro ty, kteří přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o tom, jestli souhlasíme s tím, že stav legislativní nouze trvá.